Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se také ráda vyjádřila k tomuto návrhu zákona. A musím konstatovat, že jsem velmi pozorně poslouchala vystoupení pana ministra průmyslu a obchodu, a musím konstatovat, že jeho vystoupení mě vůbec nepřesvědčilo. Jestli se jich ptá, jakým způsobem to vnímají. Protože já mezi ty lidi chodím a ti lidé se bojí. Všichni víme, když se tady schvaloval energetický balíček, tak se schválil někdy v měsíci květnu, a pak se najednou schvaloval znovu. A nikdo pořád nechápal, proč tomu tak je. Takže se řeklo, bude tady energetický balíček, stát na to dá 66 miliard. Ale pořád se nevěděly ty konkrétní věci. A podle mého názoru, tak jak jsem vás dnes poslouchala, tak to, co se dělo s energetickým balíčkem, tak se bude to samé dít i s energetickým zákonem. Vy jste tady řekl, že detaily tohoto zákona pak přijdou vládním nařízením a že toto vládní nařízení předložíte, až projde tento zákon celým legislativním procesem.

Já pořád nechápu, proč jsme dnes k tomuto návrhu zákona již nemohli dostat to připravené vládní nařízení, ve kterém tedy budou ty konkrétní věci.

Já si myslím, že kdybych předkládala takový návrh zákona, tak bych k tomu zároveň předložila i to vládní nařízení. Byť chápu, že vládní nařízení můžete schválit až následně na vládě. Ale je jasné, že i když my tento návrh zákona dnes schválíme v legislativní nouzi, tak se jím ještě bude muset zabývat Senát, také to půjde do výborů a bude tam zase nějaký čas, než tedy ten zákon bude schválen.

To znamená, že ty konkrétní věci, které jsou nejdůležitější, budou následně ve vládním nařízení.

A oni musí...

Je to prakticky jakoby nedostatkové, nedostatkové zboží. Takže to tady otevírám, jestli i tohle by nebyla cesta nějakým způsobem s Evropskou komisí otevřít tu debatu v rámci udržitelnosti těch projektů za této dané situace a nesnažit se těm lidem nějakým způsobem pomoci.

Tak proto se to najednou začalo rychle řešit a proto se to takhle narychlo svolalo. Což je určitě dobře, že se to narychlo svolalo.

A mohu vám říct, že kdybych byla v pozici ve vedení kraje, tak bych udělala to samé, byť každý kraj je specifický a každý kraj může vypsat ty dotační programy. Z druhé strany chápu, že v první fázi se o to má postarat stát. Takto je to nastavené.